Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás ještě před samotným vystoupením k tomuto bodu informoval o jedné věci, která je pro mě dneska důležitá. Jsem trošku smutný, že tam nemůžu být, ale chápu, že tohle je důležitá věc.

Nicméně pojďme k mýtu, protože přesně na těchto dálnicích se ono mýto vybírat bude. Předem svého vystoupení chci zdůraznit, že jsem se projednávání mýta na plénu Sněmovny nikdy nebránil. Ale co musím připomenout, je, že o přípravě a průběhu výběrového řízení na dodavatele mýtného systému jsme pravidelně informovali kontrolní výbor Poslanecké sněmovny a často jsme jej diskutovali i na výboru hospodářském. Vše probíhalo za značného zájmu médií, v žádném případě tedy nelze tvrdit, že by se jednalo o proces utajovaný, netransparentní a Sněmovně nebo veřejnosti by o něm chyběly informace. Pane ministře, já se omlouvám, někteří kolegové, kolegyně si stěžují, že neslyší a že mají zájem slyšet vaše vyjádření. Dámy a pánové, je to vážné téma, prosím vás o klid. Pane ministře, pokračujte. Okolo mýtného tendru koluje řada nepravd šířených stále stejným okruhem lidí, a já jsem rád, že je mohu uvést, jako již mnohokrát, na pravou míru. Nejprve ale musím zcela zásadně odmítnout jakékoliv spojování aktuálních událostí, respektive policejních zásahů z minulého týdne, s činností Ministerstva dopravy. Nic nenasvědčuje tomu, že by předmětem vyšetřování mělo být prodloužení smlouvy se stávajícím provozovatelem či úspěšně ukončený tendr na budoucího provozovatele. Nemohu proto nabídnout nic jiného než připomenutí událostí, které se děly okolo mýtného tendru, které jsou všeobecně známé, ale ve světle nových událostí budeme možná tyto věci hodnotit i jiným způsobem než doposud.

Poměrně rychle se ukázalo, že to není technicky proveditelné. Důvodem nebyla časová tíseň, jak se často mylně uvádí, ale skutečnost, že smlouva nepočítala se svým koncem ani s předáním systému jinému provozovateli.

Určitě neuškodí, když si teď kontrakt z roku 2006 a jeho dodatky připomeneme.

Kromě výše uvedeného, že kontrakt nepočítal se svým koncem, přestože byl na dobu deset let, bylo zde i ustanovení, podle kterého se mýto vybrané nad 90procentní účinnost systému bude dělit rovným dílem mezi stát a firmu Kapsch jako provozovatele. Nutno dodat, že těch deset let systém fungoval s průměrnou účinností 99 procent, takže provozovateli ročně z tohoto ustanovení šlo 150 až 200 milionů korun. A navíc je to ustanovení, které hlasitě kritizoval i Nejvyšší kontrolní úřad. Ale to není všechno, dámy a pánové. Hned tři měsíce po podepsání hlavního kontraktu podepsal tehdejší ministr dodatek s Kapschem, mimochodem pár měsíců před volbami, ve kterém se měnily zásadní podmínky kontraktu. Kapsch měl podle původního kontraktu do vlastnictví státu dodat též veškeré elektrické i datové přípojky, infrastrukturu kontaktních a distribučních míst. Tento dodatek z června roku 2006 konstatoval, že uvedené věci, to znamená ty propojky a infrastruktura, zůstanou ve vlastnictví Kapsche, respektive jeho subdodavatelů. Jinými slovy to znamenalo, že stát přišel o majetek ve stovkách milionů korun a daleko více se zkomplikovalo přesoutěžení mýtného systému a navíc stoupla závislost mýtného sytému na dalších subjektech. Ale to ještě není všechno.

Ano, slyšíte dobře.

Tímto dodatkem byl rozsah zpoplatnění snížen na 155,9 kilometru silnic první třídy, tedy zhruba na pět procent vysoutěženého rozsahu. Nešlo tedy o nulovou sazbu, o které se diskutuje dneska, ale o zrušení podstatné části zakázky. Jinými slovy, Kapsch realizoval úplně jinou zakázku, než v roce 2006 vysoutěžil.

Nikdo z mých předchůdců neudělal a pravděpodobně ani nemohl udělat nic pro přípravu další soutěže, kterou jsme tedy začali chystat od nuly. Věděli jsme, že v rámci péče řádného hospodáře jsme povinni do nové soutěže vložit i stávající systém ve vlastnictví státu, což díky takto šikovně uzavřené smlouvě prostě nebylo možné. Tady si dovolím malou odbočku.

Nic to ale nemění na tom, že jej všichni museli mít k dispozici a sami rozhodnout, zda státu nabídnou výhodnější podmínky s využitím systému, s využitím jeho části, nebo bez něj.

V tu chvíli bylo jasné, že soutěž prostě vypsat, tak jak byla zadána jako technologicky neutrální, nová soutěž, nelze.